Děkuji za slovo, pane předsedající.

My jsme se stali oerpéčkem, přišlo pod nás 170 státních úředníků z okresního úřadu. A já jsem zažila spolupráci s nimi jako s velkými profesionály, jako s těmi, kteří opravdu tu práci umějí, byli sebevědomí, nenechali se ovlivňovat a to je samozřejmě dobře.

Musím potvrdit to, co tady bylo řečeno, občas se stane, že udělají chyby, a pak to, pravda, odnese ta samospráva, i když za to nemůže. Protože, co my potřebujeme? My potřebujeme sebevědomou profesionální státní správu ať už na úrovni obcí, krajů, nebo státu. A v tom bychom je měli podporovat. A pokud někdo selže, tak opravdu máme opravné odvolací prostředky. A nebojme se těchto úprav. Děkuji. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Baxy. Prosím, máte slovo. Dobré popoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Mimo jiné i na základě toho, že jak město Plzeň, tak Plzeňský kraj mají zkušenosti s tím, co může přepjatý výklad v tomto duchu způsobit, kdy město Plzeň se rozhodlo stavět zařízení pro energetické využívání odpadu, příslušným orgánem podle správního řádu k tomuto byl odbor životního prostředí krajského úřadu a vedle toho Plzeňský kraj v samosprávné působnosti, v samostatné působnosti dle zákona pořizoval plán odpadového hospodářství kraje, kde se s touto spalovnou počítalo.

Takže velice tuto iniciativu vítám. A pak bych závěrem už zmínil jednom jednu věc prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi klubu Pirátů Michálkovi.

Pan poslanec zde není, takže nemůže vystoupit. Následuje faktická poznámka pana poslance Birkeho. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane hejtmane, dovolte, abych vám řekl ještě bizarnější příběh ze své praxe. A abychom dostali územní rozhodnutí, o čemž rozhoduje samozřejmě orgán státní správy, stavební úřad, tak já nemůžu, pane kolego Kupko, vaším prostřednictvím, pane předsedající, vůbec říct do médií ani nahlas, ani na Facebook, nikam, že to je moje přání. A proč? Protože existuje judikát brněnského soudu, který říká, že starosta města nemůže, nesmí dát najevo své přání, aby bylo něco postaveno, o čemž rozhoduje úředník výkonu státní správy. Promiňte mi to.

Tak to jenom chci říci. Protože to je absolutní blázinec. Paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a její faktická poznámka. Prosím, paní ministryně. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Jako ministryně pro místní rozvoj ovšem musím říci, že systémová podjatost je skutečně, je potřeba systémového řešení, které budeme řešit v rámci rekodifikace stavebního práva. A je potřeba i ve výborech tento zákon rozdiskutovat, protože se musí myslet i na to, že není možné vystavit tzv. bianko šek, že všichni nemohou být z titulu zákona systémově podjatí, protože pokud by například konkrétní úředník řešil nějaký problém na sousedním pozemku, tam, kde bydlí, tak je jednoznačně systémově podjatý a shodil by to soud.